Takže takto bych mohl pokračovat.

Znovu opakuji, co se stalo v Itálii, co byl ten hlavní problém, že nebyli chráněni zdravotníci a že pandemie se rozšířila v rámci nemocnic z pacientů na zdravotníky.

Nebyli jsme tak hloupí. My jsme skutečně v té první fázi tyto standardní, zavedené firmy oslovili. Nebyly schopny nám dodat vůbec nic.

Ale musím říci také jednu věc. My máme celkově jako Ministerstvo zdravotnictví sto různých dodavatelů.

A tady se samozřejmě stále hovoří o čtyřech firmách. A co jsme tedy měli dělat?

Naším hlavním zájmem bylo zajistit ochranu zdravotníků. To byl jediný úkol, jediný zájem.

Proto možná také naše ceny jsou třeba vyšší, protože neplatíme dopředu, platíme až po dodání, samozřejmě neřeším ještě dopravu a tak dále, to je jiná otázka, a samozřejmě pak ty ceny jsou vyšší, ale na druhou stranu výhoda tohoto řešení je, že si můžeme ty výrobky otestovat, a pokud nesplní testy, tak je prostě nezaplatíme a řekneme těm firmám, ať si je odvezou. Mimo jiné, mimo jiné to je i příklad dvou z těch firem, o kterých hovoříte.

Takže je třeba se na to dívat skutečně tak, ne co jsme objednali, to je samozřejmě velmi mediálně vděčné, dívat se na objednávky, ale co jsme reálně zaplatili. Doposud té firmě jsme zaplatili 12 milionů korun. Takže pojďme se na to dívat skutečně věcně a objektivně, nikoliv politicky, nikoliv mediálně vděčně, že zkrátka tady nakupujeme za stovky milionů. Je třeba se podívat skutečně, jaká je realita.

Takže já nevím zkrátka, kde je problém. Musím říci, že často to byla otázka několika minut.

Tak to zkrátka bylo.

To byl jediný cíl.